Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, máte slovo.

Cílem navrhovaných změn je podpora elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a vrácení daňového odpočtu. Předloha zároveň obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury, jakož i na základě poptávky ze strany odborné veřejnosti.

Stejně jako ona musím zdůraznit, že navrhované změny mají za úkol také legislativně umožnit realizaci projektu Moje daně, tzn. zjednodušit i kontrolní postupy atd., už jsem to tady říkala. Je potřeba zcela objektivně říci, že ne všechny navrhované změny jsou hodnoceny pozitivně.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl tento tisk k projednání v rozpočtovém výboru jako garančním. Nemyslím si, že by bylo nutné tento tisk projednávat i v dalších odborných výborech, i když samozřejmě iniciativě se nebráníme. Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem dovolte, abych sdělila, že jako zpravodajka doporučuji tento tisk propustit do druhého čtení. Tolik moje zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Návrhu novely daňového řádu nelze upřít snahu modernizovat ten kodex správným směrem, to nepochybně ano. Dovolte, abych pojmenoval alespoň tři, které pokládám za nejzásadnější.

To já pokládám za mimořádně nefér. Když se podíváme na inkaso DPH, tak to není malý objem, je to objem řekněme 15 až 17 miliard korun za rok, a to si myslím, že si opravdu nezaslouží podnikatelé, kteří platí daně, produkují hodnoty a ještě mají bezúročně půjčovat státu.

Snížení více než trojnásobně z 32 na 10 % je potom v prudké kontradikci s onou třetí věcí, která mně výrazně vadí, že naopak sankce za prodlení vůči podnikateli zvyšuje návrh novely daňového řádu pětkrát, tzn. vlastní sankce si stát snižuje třikrát, ale sankce pro podnikatele zvyšuje pětkrát.

To jsou tři věci, které pokládám za nepřijatelné. To jsou tři věci, které v onom vztahu stát podnikatel výrazně vychylují tu možnost zvůle ve prospěch státu a v neprospěch privátních subjektů, které nás svými daněmi živí. Pokládám to za nepřijatelné, a proto předkládám návrh na přepracování novely zákona. Děkuji za pozornost. Ano, mám poznamenáno. A nyní tedy vystoupí...

Vážený pane předsedající, děkuji. Daňový řád přináší samozřejmě některé pozitivní věci, jak už tady bylo řečeno, např. záloha na daňový odpočet.

Jako problematické vidíme zahájení daňové kontroly korespondenčně, tzn. bez součinnosti s daňovým subjektem, to nepovažujeme za úplně správné. Špatné je i odstranění tzv. liberační pětidenní lhůty pro pozdní podání daňového přiznání.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ve finále ten návrh slouží jako jedno z největších navýšení příjmů státního rozpočtu na příští rok, srovnatelné s daňovým balíčkem, o který je teď obrovský spor v Poslanecké sněmovně.